Máte tam 50 milionů Američanů, kteří nemají vůbec žádné pojištění, a přitom ten systém je nejdražší a podvazuje náklady amerického hospodářství. Proto se rozhodli to v Americe řešit. Rozhodně si ale myslím, že tam bychom se poučovat neměli.

Nikomu to nevadilo.

Takže tady je třeba na toto se podívat a toto řešit. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl v podstatě tak nějak zdůraznit slova, která zde řekl docent Svoboda. Opravdu naše zdravotnictví potřebuje základní strategii, kterou za 25 let nikdo nebyl schopen vytvořit.